Takže znovu opakuji, jaký je tady problém? Tady je problém inflace. Máme třetí nejvyšší inflaci v Evropě 19,1. Tato vláda inkasuje stovky miliard z inflace.

Takže pane premiére, já vím, že všechny ty návrhy, které jdou od nás, jsou pro vás nepřijatelné, ale zkuste se nad tím zamyslet.

A proč? Ani korunu to nebude stát!

Všichni občané platí elektřinu, všichni výrobci platí elektřinu. Stovky miliard teď jsou přesunuty do rukou výrobců.

Sedíte vedle něho na Evropské radě.

Budete platit méně za inflační doložku církevních restitucí. Tam jste to udělali. No a ti naši důchodci nemusí tolik platit. Takže to je jednoduché a já nechápu, proč to nechcete. Takže mým kolegům tady byla omezena ústavní práva promluvit. Mě fascinovalo vystoupení pana poslance Haase. A to je zase potvrzení té totality.

Takže vy máte všechno.

Takže nová totalita byla potvrzena. A přece všichni víme, jak to máte namyšleno, ne?

To je jednoduché. A budete mít vyšší odvody. Vy víte, už za deset let vlastně, pan Jurečka nás tady přesvědčoval, kolik bude výnos ze sociálního pojištění, jaké budou platy. Takže jak to máte namyšleno?

Tak to máte v plánu.

Mí kolegové nemůžou mluvit.

Lex Babiš jedna.

A přišel lex jedna.

A připravuje lex Babiš dva. Takže musíte se snažit.

To není ta správná parta, tak je potřeba je zlikvidovat.